oni to vnímají velmi citlivě.

Takže prosím, berte to v patrnosti. Děkuji vám. Děkuji paní předsedkyni a nyní s přednostním právem požádám pana ministra zdravotnictví, pana Vlastimila Válka. Pane ministře, máte slovo. I já se domnívám, že určitě ještě budou nějaké otázky na zdravotnictví, ale jelikož je tady, vaším prostřednictvím, pan poslanec Špičák a pan poslanec Brázdil, já si dovolím stručně odpovědět. A jenom některé otázky velmi stručně. Já si myslím, že to je dostatečná autorita, která je schopna s tímto pomoci.

To předsednictví musí být provázeno spoluprací s Francií a navázáno na spolupráci se Švédskem, abychom měli maximální podporu těch, co jsou před námi, těch, co jsou za námi. A já bych velmi rád, aby se těch akcí účastnil tam, kam pojede ministr zdravotnictví, aby se jich účastnili jak poslanci, tak senátoři z obou zdravotních výborů. Požádal jsem jak předsedkyni Poslanecké sněmovny, tak předsedu Senátu o podporu v tomto a debatoval jsem o této myšlence jak s předsedou zdravotního výboru Poslanecké sněmovny, tak s předsedou zdravotního výboru Senátu.

Prostřednictvím paní předsedající bych chtěl poděkovat kolegu Brázdilovi a ubezpečit ho, že opravdu takhle to je myšleno v tom programu, a jsem si jistý, že musíme dotáhnout to, co se nepodařilo minulé vládě.

Myslím si, že je dobré využít, že sice v opozici, ale to není podstatné, jsou tady dva odborníci přes tuto problematiku. A tak, jak jsem to do programu napsal, tak to také myslím hodlám s nimi spolupracovat, abychom tuto problematiku posunuli do nejdál. A proto této problematice v programu věnuji poměrně velkou pozornost. Já jsem přesvědčený, že co se týká jakéhokoliv placení za zdravotní péči, tak to nebylo myšleno zle a jednalo se pouze o neporozumění. V programu není slůvko o tom, že by si pacienti měli za zdravotní péči platit. Ale je to velmi jednoduché. Ty klinické doporučené postupy v podstatě kopírují standardy německé, nejvyšší německé standardy kvality péče. Špičkové standardy kvality péče mají v Evropě čtyři země a Česká republika se rozhodla, já si myslím, že to je správné, že se pro to rozhodla a já se nestydím na tomto místě, a jsem rád, že to takhle mohu říct, poděkovat kolegům jak z koalice, tak z opozice, a rád budu jmenovat, vaším prostřednictvím, paní profesorku Adámkovou, která u toho je, a doufám, že bude dále pokračovat tak tyto standardy my adoptujeme do českého zdravotnictví a tyto standardy mají zaručit a zaručí českým občanům, aby kvalita péče byla stejná, dostupná, zdarma, a to v celé republice.

Plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění já chci víc.

Jsem si plně vědom, že jsem z Brna.

Děkuji vám, a to je vše. Děkuji, pane ministře. A nyní se tedy vracíme do obecné rozpravy a poprosím k řečnickému pultu, aby přišel pan poslanec Karel Rais.